Děkuji. Děkuju za slovo.

To přeci takhle vůbec není! Ty úřady všechny ty věci dělají v souladu se zákony, snaží se to dělat zákonně, ale ty zákony přeci tady děláme my! Tak buď ty chyby děláme my a posíláme to těm úřadům a dáváme jim prostor k tomu, že ony se dostávají na nejistou plochu, anebo to začneme dělat pořádně.

Jenom proto, že různé iniciativy vstupovaly do stavebních řízení jednotlivých stavebních objektů, které tam byly.

Je to jasné jednou a dost! Jestliže jste tři roky prošli soudními procesy a dále, tak už dál nemáte prostor. To je v Německu, v Rakousku normální. My se divíme, jak rychle stavějí a krásně stavějí v Německu a v Rakousku. No, divíme se proto, že ten zákon, který jim to umožňuje, je paskvilem této Sněmovny, a my se to snažíme narovnat.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já pro paní poslankyni, vaším prostřednictvím. Ty zákony neděláme pro titulky, ale proto, aby se stavělo. Já se tady musím ohradit proti tomu, že zabraňujeme veřejnosti vstupovat do těchto procesů. Děláme územní plány, všichni mají možnost se vyjádřit. Děláme zásady územního rozvoje, všichni mají možnost se vyjádřit. Děláme posouzení vlivu u těch významných staveb, posouzení vlivu na životní prostředí. Třikrát a dost! Tady plně souhlasím s tím, co řekli moji předřečníci, jak pan Stanjura, tak pan Foldyna. A myslím si, že dotčená veřejnost má extrémní množství příležitostí, aby se vyjádřila, a to by mělo pro ni stačit. Prosím pana poslance Bendla s faktickou poznámkou a po něm pan poslanec Kalousek. Děkuju za slovo. Přesto prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl říct: Kdyby bylo vás, tak jižní část Pražského okruhu nikdy nebyla postavena.

Praha by byla absolutně zatlučená.

Což byla desítky let plánovaná stavba. A je možné doložit účelové chování řady jednotlivců prezentovaných takzvanými organizacemi takzvaně na ochranu životního prostředí. Prostě není to pravda, co říkáte, a už vůbec není pravda a musím se zastat aspoň těch poctivých úředníků na stavebních úřadech.

Ale za to může Poslanecká sněmovna.

Děkuji za slovo.

A naše politické chování tomu také odpovídá.

A ti, kteří se mu věnují, tak kazí dobrou pověst ochránců přírody a krajiny. A na základě tohoto přístupu my budeme hlasovat racionálně.

Děkuji.

V tom je to důležité a myslím si, že je to natolik unikátní, že to shodit několika špatnými zkušenostmi je krátkozraké. Pokud by to fungovalo tak, že se s tím nedá stavět, tak by nepostavilo žádnou dálnici Německo, Rakousko, Francie, Španělsko a další, to znamená, je potřeba na tom pracovat. Bohužel musím říct, že jsme asi zdědili z minulého režimu, a přešlo to do 90. let, že ekologie a občanské aktivity jsou konflikt se státem a s byznysem. To je prostě jakési nepříjemné klima, které tady tyto věci u nás obklopuje. A je to vnímané apriorně jako rozpor. Jako silová záležitost.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych si dovolila vám říct, o co tady vůbec jde. Nejedná se o změnu novely zákona o územním plánování, stavebním řádu, to znamená novely samotného stavebního zákona. Nejedná se ani o návrh změny paragrafu u novely zákona o EIA. Jedná se o návrh pana poslance Foldyny na změnu jednoho paragrafu v zákoně o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli podle současné platné úpravy, podle paragrafu, který je právě v zákoně o ochraně přírody a krajiny, mohou být v případě, že se u stavebního úřadu vede řízení o záměru, který nevyžadoval posouzení vlivu na životní prostředí, účastníky řízení také spolky za předpokladu, že umístěním a povolením stavebního záměru by mohly být dotčeny veřejné zájmy chráněné zákonem 416, to je zákon o urychlení výstavby, to znamená krajinný ráz, planě rostoucí rostliny a volně se pohybující živočichové, za druhé, splní zákonem stanovené podmínky. A v původním návrhu novely není tato novela vůbec uvedena.